To je také obsah té příjmové položky našeho pozměňovacího návrhu. Jsou tedy všechny vloženy v našem sněmovním systému.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Než dám slovo paní poslankyni Pekarové v rozpravě, omluvím pana ministra Dana Ťoka do konce jednání jednacího dne. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedním z častých argumentů, který při jeho projednávání slýcháme zejména z vládních řad, je, že na navýšení příspěvku na péči v těch konkrétních částkách, v jakých se v rámci té změny bavíme, nebudou na příští rok peníze.

To je tedy pozměňovací návrh, který najdete jako sněmovní dokument číslo 1660.

A jak jsem už zmínila, jedná se o přesunutí konkrétně z kapitoly Ministerstva dopravy ze specifického ukazatele ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu. To je první možný účel využití těchto peněz lepším způsobem, než jak jsou využívány dnes.

Poslední pozměňovací návrh, který předkládám, se týká úplně jiné oblasti a také úplně jiných řádů, co se týče peněz, protože se týká jenom 450 tisíc.

Chtěla bych tyto peníze dát spíše na protidrogovou politiku, na programy prevence, které se z této kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy financují.